Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl vystoupit, byť jako opoziční poslanec, ale jako poslanec, který podporuje tento materiál, tuto novelu zákona o spotřební dani, jsem také jedním z těch, kteří jsou pod tímto návrhem spolupodepsáni.

Nicméně stav v sektoru živočišné výroby ukazuje, že situace se zdaleka nezlepšila natolik, abychom mohli říci, že tato forma podpory pro zemědělce s živočišnou výrobou již není potřebná. Naopak, ta situace je poměrně vážná. V prvním pololetí tohoto roku se s velkými problémy potýkali producenti vepřového v České republice, kdy prakticky celý první půlrok prodávali svoji produkci se ztrátou.

Děkuji za pozornost a za podporu.

Ano, děkuji. Ale myslím, že se vejdu do časového limitu faktické poznámky. Zatím vystupují kolegové orientovaní na zemědělskou problematiku, ale je to přece jenom otázka daně. Já si dovolím tady odcitovat, kolegyně a kolegové, větu z programového prohlášení vlády, na základě kterého vláda získala důvěru této Poslanecké sněmovny.